Je zřejmé, že se hledají cesty k tomu, aby jednotlivé závazky z Minské dohody byly naplněny.

Co je důležité k tomu poznamenat, je, že hlavní problém dnešní ruské ekonomiky je propad cen ropy a plynu na světových trzích. To samozřejmě zasáhlo ruskou ekonomiku velmi silně. A druhá poznámka je, že poklesy ukrajinské ekonomiky jsou ještě výraznější než poklesy ekonomiky ruské. A já vidím problém také v tom, že bychom neměli diskutovat jenom o sankcích, ale měli bychom také debatovat o tom, jak pomoci ukrajinské ekonomice a jak pomoci Ukrajině, aby se stabilizovala, protože Ukrajina prochází poměrně výraznou bezpečnostní, ale také politickou, ale také ekonomickou krizí. Čili nediskutovat jenom o sankcích, ale diskutovat také o tom, co s ukrajinskou ekonomikou. Ukrajinská a ruská ekonomika jsou stále velmi silně propojeny a pokles Ruska s sebou samozřejmě strhává také situaci na Ukrajině. To je myslím faktor, na který bychom neměli zapomínat. Paní poslankyně je spokojená s odpovědí.

Dobrý den.

Babišova firma čelí nařčení, že konkurentovi zničila úrodu. Babišův Agrofert zničil úrodu farmářovi, s nímž vede spor.

Chtěl bych se vás, pane premiére, jakožto hlavy naší české vlády jako laik úplně normálně zeptat: Je tohle podle vašeho názoru normální? Jsem vysokoškolský učitel a zemědělským vzděláním ani zkušenostmi z agropodnikání nedisponuji. Ale zdravý selský rozum může mít i pedagog. A mně tento selský rozum říká, že takový způsob zacházení s ornou půdou a na ní rostoucí a zrající úrodou nejenže není normální, ale je naprosto děsivý a zavrženíhodný. Skutečnost, že takový způsob konkurenčního či jiného boje připomíná spíš praktiky sicilské mafie, snad nebudu ani raději rozvádět. Kromě metod estébáckých viz nejnověji vydírání poslance pomocí na něj vedených svazků tu máme praktiky ryze mafiánské. Dovoluji si tedy zopakovat otázku, pane premiére. Považujete takový způsob zacházení s půdou a úrodou v České republice za normální? A přidávám ještě otázky další: Je takový způsob zacházení s půdou a úrodou na ní rostoucí legální? Nechává vás chladným fakt, že se kolem vašeho ministra financí soustavně dějí podivné věci? Děkuji za odpověď. Děkuji vám, pane poslanče, za vaši interpelaci a požádám pana premiéra, aby odpověděl.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, samozřejmě si myslím, že ta věc určitě stojí za pozornost. Ale myslím si, že to je součástí série problémů, které jsou spojeny s jediným faktem. Jsou spojeny s tím faktem, že ministr financí Andrej Babiš na rozdíl třeba od slovenského prezidenta Kisky v okamžiku, kdy vstoupil aktivně do politiky, se nevzdal svého podnikání.

Andrej Babiš zůstal vlastníkem všech společností, které vlastnil předtím, než vstoupil do politiky, a vzhledem k tomu, že je současně i vlastníkem výrazného množství médií, že ty společnosti podnikají i v zemědělství, tak se mohou objevovat i kauzy, na které bylo poukázáno v uplynulých dnech. Myslím si, že rozumné, čisté řešení zvolil slovenský prezident Kiska, který vlastně byl také úspěšný podnikatel a předtím, než do politiky vstoupil, své společnosti prodal, to znamená, zbavil se přímého angažmá v podnikatelském prostředí a může se věnovat úřadu slovenského prezidenta, aniž by byl konfrontován s nějakými konkrétními kauzami, které se týkají jeho firem. To si myslím, že je cesta, kterou by měl zvolit i Andrej Babiš. Já jsem to téma zmínil už v době, kdy jsme začínali naši koaliční spolupráci. Bohužel koaliční partner na toto nereagoval před tím zhruba rokem a čtvrt. Rozhodl se jít jinou cestou. Podle mého názoru to rozhodnutí není správné a dříve nebo později možná bude muset Andrej Babiš přemýšlet o tom, jestli by skutečně se neměl vzdát svého bezprostředního podnikatelského angažmá a věnovat se pouze veřejnému životu, anebo zdali by se z veřejného života neměl vrátit zpět do podnikatelského angažmá. V situaci, kdy tyto věci jsou propojeny způsobem, který zažíváme dnes, tak to logicky zatěžuje jak práci Andreje Babiše jako ministra financí, tak fungování vládní koalice. Takže ten příběh, který jste popsal, je myslím příběhem, který bohužel souvisí se současným propojením podnikání a politiky, které určitě není v pořádku. A myslím si, že hlavní problém je, že ze strany zaměstnanců firmy Agro Jevišovice došlo ke znehodnocení úrody pšenice pana Bohumíra Rady v odhadované hodnotě 4 miliony korun, a to na základě sporu o právo nakládat s pozemkem, na kterém byla pšenice zaseta. Myslím si, že takové řešení obchodního sporu není normální, že firma Agro Jevišovice měla postupovat jiným způsobem a neměla takovýmto agresivním způsobem zasáhnout proti panu Radovi. Myslím si, že pro firmu Agrofert a ministra financí tady existuje možnost tuto věc smírně vyřešit a eventuálně nahradit vzniklou škodu. Děkuji vám, pane premiére. Pan poslanec Holeček dá ještě doplňující otázku. Pane premiére, souhlasíte s praktikami Andreje Babiše? Ano ne. Děkuji.

Ta je vlastněna firmou Agrofert. Čili je tam vlastnická struktura, která je přímo spojena s ministrem financí. Ale já nesouhlasím s tím postupem, který tato firma zvolila. Čili ne. Myslím si, že v civilizované zemi, v demokratickém právním státě by se takto podnikatelské subjekty vůči sobě chovat neměly a není možné, aby byla zlikvidována úroda pšenice na tak velké rozloze takovýmto způsobem v důsledku podnikatelského sporu. Ten spor má být řešen u soudu, má být řešen u úřadů, to znamená, má být řešen v rámci institucí právního státu a neměl by ten spor být řešen takovým způsobem, jako to proběhlo. Ale to, že se tím zabýváme tady v Poslanecké sněmovně, bohužel souvisí s tím, že Andrej Babiš si vybral cestu, kde spojuje své podnikání a politickou dráhu. Děkuji. Nyní požádám o interpelaci pana poslance Lanka a připraví se pan poslanec Kolovratník. Děkuji, pane předsedající.